Navrhované úpravy energetického a stavebního zákona výrazně přispějí k urychlení výstavby výroben z obnovitelných zdrojů. Zároveň přinesou snížení administrativních požadavků a zefektivnění procesů nutných pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů na úrovni státní a veřejné správy.

Tento výjimečný postup je navrhován s ohledem na současnou energetickou krizi. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, předmětný návrh novelizace energetického zákona reaguje na akutní problémy na trhu s energiemi a navazuje na předchozí novely z tohoto roku. Cílem tohoto návrhu je konkrétně podpora výstavby OZE a snížení naší závislosti na dovozu paliv z Ruska. Návrh tak posiluje resilienci České republiky a zároveň podporuje naše závazky na snižování emisí CO2. Zmíněné cíle návrh plní tak, že odstraňuje byrokratické překážky při výrobě menších obnovitelných zdrojů energie, a to tím, že významným způsobem zvyšuje hranici pro povinnost získat pro takové zdroje stavební povolení a licenci Energetického regulačního úřadu, konkrétně pak tuto hranici nově stanovuje na 50 kilowatthodin. Do této kategorie se již vedle rodinných domů vejdou i menší bytové domy či sklady a podobně. V případě stavebního povolení však platí výjimka, a to pro stavby vodního díla, kulturní památky, zvláště chráněného území památkové rezervace a památkové zóny. V těchto případech bude povolení nadále vyžadováno, nicméně tyto výjimky považuji za pochopitelné a odůvodnitelné. Pokud bude projednávána novela schválena, lze také předpokládat, že dojde k masivní výstavbě menších OZE.

Děkuji. Otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Dostálová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla jménem klubu hnutí ANO a SPD dát veto podle § 90 jednacího řádu, to znamená na to, abychom schválili tento zákon v prvním čtení.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

To jsem moc ráda, chtěla bych poděkovat panu ministrovi, že se to do toho návrhu dostalo a to se tam doplnilo. Moje velká obava je z toho, že jsou tam obecně zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha je všechno, na co si vzpomenete občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, ale pro mě zcela zásadní, i plochy pro bytovou výstavbu. A já bych chtěla moc před tímto varovat, protože si musíme uvědomit, že dneska mladí lidé shání zoufale pozemky pro výstavbu rodinných domků, oni se shánějí zoufale i pozemky pro velké bytové domy. Ještě v kontextu toho na to bych chtěla upozornit, že se už veřejně mluví o tom a asi je to správná cesta o sdílení energií, takže je jasné, že potom vlastně majitelé těch pozemků raději půjdou cestou vybudování těchto malých zdrojů než nabídnout to k následné bytové výstavbě. Proto jsem ráda, že jsme zavetovali jménem dvou klubů tu devadesátku. Určitě podpoříme zkrácení lhůty. Jde jenom o to, toto vydiskutovat, abychom skutečně všichni v této hluboké krizi, bytové krizi všichni víme, jak poklesla výstavba bytů, že mladí lidé nemají kde bydlet tak abychom jim nebrali možnost, že vůbec k nějakému pozemku se do budoucna dostaneme.

Děkuji.

Dáváte přednost? Ano, dobře, tak prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, navrhuji zkrácení lhůty na projednání návrhu zákona ve výboru na 7 Děkuji, mám poznamenáno. Nyní s faktickou pan poslanec Král. Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že jakékoliv zkracování, urychlené projednávání a jakási salámová metoda v energetice prostě nepovede k dobrému výsledku a nechápu, proč se neumíme skutečně napříč politickým spektrem domluvit na společném řešení pro českou energetiku.

V dalším měsíci zřejmě budeme projednávat komunitní energetiku, která se solárních záležitostí bude také týkat. Já tomu prostě nerozumím, proč nemůžeme udělat jeden společný energetický balíček, systémově a systematicky, vše v klidu na úrovni ministerstev připravit, nejenom Ministerstva průmyslu a obchodu.

Za čtrnáct dní nebo za jak dlouho tady budeme řešit, nebo ministerstvo nebo vláda bude řešit, zavádění hranice odvodů zdaňování výroby elektřiny, jaká tam bude sazba na zdaňování výroby z fotovoltaických panelů. Neměli by to ti investoři například vědět už teď? Proboha, pojďme už najít konečně jedno společné řešení.